Jsme v situaci, kdy musíme vyřešit minulost, která tady je a která je bohužel i v důsledku chyb zákonodárců asi ne většinou nás, co tady sedíme, ale našich předchůdců, a přiznejme si to, ale tu kouli musíme také řešit. Insolvence a exekuce jsou skutečně, já jsem to tady říkal opakovaně v tomto volebním období, spojité nádoby, ty od sebe nelze oddělit, a proto je logické a důležité a vlastně i symbolické, že navazujeme na tisk, který jsme projednali před chvílí, a to jsou dětští dlužníci. Máme tu ambici spolu s vládou a já děkuji, že ty tisky byly předloženy, jak ten vládní, tak potom vládní novela insolvenčního zákona je velmi důležitá a právě projednáním těchto dvou tisků vytvoříme prostor pro kultivaci exekučního prostředí, pro to, abychom připravili prostředí vymáhání dluhů, protože platí jednoznačně ona premisa, že dluhy se mají platit. Ale je potřeba hledat vyvážený systém, kdy budeme na straně jedné respektovat práva seriózních věřitelů a na straně druhé nepomineme také oprávněná práva těch zodpovědných dlužníků. Skutečně tady musíme vytvořit trampolínu, a nikoliv síť tou sítí často dlužníci, kteří se dostávají do dluhových pastí, propadnou, a to si myslím, že je špatně.

To je cíl a já bych chtěl velmi poprosit vás všechny bez ohledu na politickou příslušnost, abyste podpořili program této schůze, ať už v rámci prvního bodu druhého čtení, sněmovního tisku 545, exekuční řád a občanský soudní řád, tak také, přestože to je vládní tisk, vás jako opoziční poslanec o to opravdu upřímně prosím, pojďme projednat i novelu insolvenčního zákona, protože obojí řeší to, o čem jsem před chvílí hovořil.

Děkuji za pozornost. Děkuji.